Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně za slovo. Samozřejmě podporuji pozměňovací návrh, který tu prezentoval kolega Munzar, který spočívá ve zrušení daně z nabytí nemovitosti, a to z několika důvodů. Dobře víte, že z důvodu nedostatečné výstavby, řekl bych až krize výstavby, se v posledních letech ceny nemovitostí vyšroubovaly do takové úrovně, že pro řadu lidí, myslím si, že už i pro střední třídu, je dneska takřka nedostupné se k novému vlastnímu bydlení dostat. V Praze si dneska většinově kupují byty ti, kteří už nějaké byty mají a další kupují na investici, protože na to mají peníze. Nic proti tomu.

Cesta je samozřejmě složitější. Podle mého názoru je k tomu nezbytné významně liberalizovat stavební řízení a územní legislativu.

Myslím si, že v té situaci, ve které trh bydlení je, by měla být vláda prvním subjektem, nebo prvním, kdo přijde do Poslanecké sněmovny a řekne: my velmi usilovně pracujeme na liberalizaci stavebního řízení, velmi usilovně pracujeme na liberalizaci územního plánování, aby se zase výstavba nastartovala a nabídka nových bytů uspokojila vysokou poptávku, která dneska žene ceny nemovitostí nahoru. Protože se to neděje, tak jsme s tím přišli my.

Myslím si, že to je velmi rozumný návrh.

Takže pokud neprojde náš prvotní návrh, pro který samozřejmě horuji a považuji ho za systémový, za správný, prosím o podporu alespoň toho, abychom ulevili mladým rodinám a mladým párům. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolím si tady říci, že záležitosti bydlení se stávají v současné době čím dál složitější a čím dál těžší právě pro mladou generaci. Ta záležitost se řeší už dlouhodobě. Chci tady říct, že je tady samozřejmě nejenom rest vlády, ale je tady rest i mnoha obcí a měst, které měly v rámci svých kompetencí dohlížet na to, jakým způsobem se má bydlení řešit. Samozřejmě že změna stavebního zákona je v tuto chvíli velmi důležitou součástí a zcela určitě důležitější než materiál, který zde máme a který umožňuje, abychom vylepšili situaci bydlení v České republice. Záležitost vylepšení je možná všemi pozměňovacími návrhy, které zde jsou.

Ano, pane poslanče. Máte pravdu. Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím, pokračujte. Tato záležitost je ovšem v tuto chvíli už v situaci, že je zapotřebí, abychom našli správnou cestu k tomu, abychom pomáhali tam, kde můžeme.

Bydlení jako takové je totiž limitující pro to, jestli ty rodiny vůbec existují nebo neexistují. Jak se ukazuje, více než polovina manželství, která se rozvádějí do pěti let, jako důvod uvádí právě tu problematiku bydlení.